Nyní budeme hlasovat návrhy pana poslance Farského. Jedná se o senátní návrhy. Budeme tedy hlasovat jedním hlasováním.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Zahajuji hlasování.

Kdo je proti? Je hlasování číslo 26. Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy na doplnění pořadu schůze. Dovolte mi ještě, abych upravil omluvu paní ministryně Dostálové. . Platí to, co jsme si řekli předtím? Odchází paní ministryně v jedenáct hodin, tak.